Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Občanská demokratická strana předložila dva pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona.

Jenom připomenu to, co asi většina z vás ví. Důvodem solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z nadlimitního příjmu bylo úsilí o snížení deficitu veřejných rozpočtů pod tříprocentní hranicí vůči HDP a byla to také snaha v době hospodářské krize rozložit dopady úsporných opatření na všechny skupiny obyvatel, aby i vyšší příjmové skupiny byly solidární v době, kdy se omezoval růst důchodů, kdy se snižovaly mzdy státních zaměstnanců.

Současná koaliční vláda ale tuto dočasnost zrušila, a přeměnila tak solidární přirážku fakticky ve druhou sazbu daně z příjmů. K tomu je potřeba dodat, že tím oproti schválené legislativě fakticky zvýšila daně. Lidem se snaží sice namluvit, že to dělaly vlády předcházející, ale tady se tím, že se prodloužila a změnila dočasnost v trvalost solidární přirážky, daně de facto zvýšily. Vláda tím nejenom zvýšila daně a zkomplikovala daňový systém, ale ukazuje, že v zásadních věcech je nejednotná, protože tím fakticky porušuje svoji koaliční smlouvu z prosince 2013, kde se mimo jiné uvádí, že vláda zruší koncept superhrubé mzdy a solidární přirážku zavedením druhé sazby daně z příjmů fyzických osob, a tato sazba daně měla být stanovena tak, aby byl rozpočtový dopad zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky neutrální.

Občanská demokratická strana tedy předkládá pozměňovací návrh, kterým se tato solidární přirážka ruší. Kdyby náš návrh prošel, tak se fakticky vrátíme k rovné sazbě daně z příjmů, což bude znamenat samozřejmě zjednodušení daňového systému a mimo jiné i daňovou úsporu. Jsou tady i vládní strany, které o sobě prohlašují, jak chtějí snižovat daně, hlásí se v některých věcech k ekonomickému liberalismu. Nyní mají šanci to dokázat a podpořit náš návrh na zrušení solidárního příspěvku, protože je pro to řada dobrých důvodů. Nejenom to, k čemu se vláda sama zavázala, ale hlavně máme úplně jinou situaci ekonomickou a neexistuje už vlastně žádný důvod, proč by solidární přirážka měla trvat. Když se podíváme na zisky, co z toho má stát, tak díky tomuto solidárnímu příspěvku se vybere ročně zhruba 5 mld. korun.

Pozitivní dopad by to mělo na 50 tisíc lidí, ale hlavně by to mělo pozitivní dopad na náš daňový systém, který by se zpřehlednil a zjednodušil.

I to je důvod, abychom hledali všechna řešení, která zjednodušují daňový systém. Koaliční vláda, konkrétně Ministerstvo financí pana ministra Babiše se tváří, že daně jsou v centru jeho agendy, ale když se podíváte na to, co ministerstvo dělá, tak je zjevné, že se z daní věnuje pouze jakési represi, což je elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení, ale na nějakou pozitivní pobídku tady pro samé regulace a preventivní špehování lidí nezbývá prostor ani čas. Přestože se vláda zavázala, že solidární přirážku bude řešit v nějaké komplexní změně, tak žádnou komplexní změnu nepřipravila. Proto jsme se rozhodli v rámci projednávání tohoto bodu přijít s tímto návrhem. Myslím, že návrh na zrušení solidární přirážky k dani z příjmů je jednoduchý a konkrétní krok ke zjednodušení daňového systému, a tím pádem i k lepšímu výběru daní, a to cestou úplně jinou, než kterou dosud jde vláda, bez omezování osobní svobody, svobody podnikání, zatěžování státního rozpočtu. Je to prostě opatření, ze kterého budou mít všichni jenom výhodu. V této Sněmovně je řada poslanců a poslankyň, kteří se veřejně, soukromě i jinak deklarují jako pravicově smýšlející, a to i v řadách vládních poslanců.

Děkuji za slovo.

My si myslíme, že pokud stát chce ocenit tradiční rodiny, je to dobře, ale na to jsou lepší formy, a to je forma daňových slev. Proto jsme připraveni podpořit tento návrh zákona, který zvyšuje slevy na druhé, třetí a další děti, a to jsme deklarovali v prvním čtení, že v tom budeme hlasovat s vládou.

To bychom vybrali na dani z příjmů právnických osob! To by byly částky!